Já musím s velkou vážností odmítnout to laciné klišé, kterým začala svoje expozé, že tady jsou dvě skupiny poslanců jedni, kteří se chtějí starat o děti, a druzí, kteří ty děti házejí přes palubu.

Ale absolutně! Absolutně kapituluje a půjde to k tíži těch, kteří jsou poctiví, kteří se starají o děti, kteří pracují a platí daně. To nejsou nějaké peníze, které tady někdo dá, kdo to podporuje. Ale ten problém reálně existuje a my, kteří tento návrh zákona nepodpoříme, v žádném případě tu situaci nezlehčujeme a neříkáme, že těm rodinám není třeba pomoci.

A to musím opravdu velmi silně odmítnout. Nic takového není pravda. Eviduji faktickou poznámku paní ministryně Maláčové, ale dostane se na řadu až po Pavlu Blažkovi.

My přece tady nejsme rozděleni na poslance, kteří nechtějí řešit bezvýchodnou životní situaci rodičů s dětmi, a na ty, kteří ji samozřejmě řešit chtějí. My přece v našem sociálním systému řešíme bezvýchodnou situaci mnoha občanů. Máme tady, jak říkala kolegyně Pekarová, 27 sociálních dávek, nebo kolik, a na všech mohou participovat i rodiče samoživitelé a rodiče samoživitelky.

Já tady mluvím hodně o nezodpovědnosti rodičů. A vy jste to i sama, paní ministryně, naznačila ve svém příspěvku, že ta prevence je strašně důležitá. Takže odpověď na těch 150 milionů je to málo, paní ministryně. Je to málo.

Já to považuji nejenom teda za populistický, ale za skandální výrok. Já vím, že se velmi dobře pomáhá za cizí peníze, to tady vidíme prakticky ze strany Ministerstva práce a paní ministryně každý rok nebo každý den.

Já se tady tři roky snažím paní ministryni vysvětlit, že za naši stranu, za náš poslanecký klub jsme nikdy nezpochybňovali, že je velká skupina matek samoživitelek, které se dostávají do problémů, a je jim třeba pomoci. Je to pouze o té cestě. My jsme vás tady tři roky, ale dohromady sedm let vyzývali, abyste přišli s konkrétními řešeními, jak zlepšit vymahatelnost v rámci současných soukromoprávních sporů. Možná že teď máte nějaký nápad, jak jsem slyšel na ministerstvu, ale ze strany Ministerstva spravedlnosti nepřišlo vůbec nic. A my vás pouze upozorňujeme, že to, jak chcete některé věci řešit, což je náhradní výživné, prostě nebude fungovat a prostě to zaplatí občané České republiky.

Další náklady, přibližně 120 milionů korun, bude na nábor nových pracovníků a další desítky milionů korun na nový informační systém.

Děkuji za slovo. Já chci poděkovat kolegyni Pekarové.

Je naprosto legitimní debata o tom, kam všude až má zasahovat stát.

V těch různých rodinách se dějí různé věci. A snad řeknu jednu větu optimistickou.

Máte slovo, paní ministryně.

A náhradní výživné je o tom, že nenecháme ty lidi, zejména ty děti, spadnout na úplné dno, stát pomůže s alimenty, a tím pádem je větší šance, že z těch dětí budou řádní občané. Protože potom je to dražší pro všechny.